Také požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 798/9. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane senátore, máte slovo.

Šlo pochopitelně o lidi s delší praxí.

Čili řekl bych, že máme naspěch. Nicméně v průběhu projednávání ve Sněmovně se podařilo mezi pozměňovací návrhy začlenit také jeden, který kromě toho pětiletého odkladu ještě bere v úvahu lidi, kteří dosáhli 50 let a více věku a mají za sebou dvacetiletou a více praxi ve státní správě. Kromě toho se mezi pozměňovací návrhy dostala řada věcí, které mají zprůchodnit uplatnění služebního zákona zejména ve výběrových řízeních a dalších ohledech a je tam tedy také odklad nejvyššího věku pro pracovníky lékařské posudkové služby, což bych také podpořil. Jinak se vyjádřím k jednotlivým pozměňovacím návrhům.